Když jsme obdrželi koaliční smlouvu, tak jsme se nad mnoha věcmi pozastavovali a říkali jsme: Počkáme si na programové prohlášení, protože to nám může říct, jaké cíle bude mít tato vláda a kam se můžeme za čtyři roky posunout. Programové prohlášení jsme obdrželi na konci minulého týdne, a když se podíváte na druhou stranu tohoto programového prohlášení, tak zde máme větu: Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. A já bych se chtěla všech členů vlády zeptat, na koho má být úsporný, na lidi, anebo na současnou vládu?

Takže píšou: Bravo, pane ministře!

Pokud jsem měla možnost hovořit v regionu, v jaké fázi to teď je, tak je jasné, že tím, že máme rozpočtové provizorium, tak v tuto chvíli se neví, jak bude schválen rozpočet, a zatím si to tedy ti policisté asi hradí ze svých prostředků. Rozpočet teprve budeme vidět, ale je tady ta velká obava a vidíte, že i ten Nezávislý odborový svaz se k tomu vyjadřuje.

Říkala jsem to už v Debatě v neděli, politický náměstek rovná se trafika. Zároveň k tomu změnou systemizace vláda hned na konci roku, na první vládě, schválila navýšení počtu dalších 74 míst. Takhle bych mohla pokračovat.

A proč se vytvořilo pět poslaneckých klubů? No proto, že každý poslanecký klub dostává finanční prostředky, předseda poslaneckého klubu má další benefity, ať už jsou to asistenti, řidiči, auto a další.